Všechna tato opatření jsou plněna, samozřejmě u některých ještě není zcela vyčerpán ani využíván potenciál, která nám skýtají.

Jeho cílem je jednodušší formou poskytnout podporu přímým zaměstnavatelům, a to urychlením procesu schvalování pracovních povolení pro vybrané zahraniční pracovníky z Ukrajiny a rovněž vybraným z nich umožnit prodloužení pracovního pobytu až na jeden rok.

Co se týká asanace.

Odhadovaná kapacita je řádově 2 milionů kubíků dřeva.

Bezprostředně po jejím přijetí vydalo ministerstvo tzv. opatření obecné povahy, které právě na základě přijaté novely tento institut využilo.